My pracujeme i na tom, abychom provedli konečně po letech systémové změny, na které zdravotně postižení čekají. Děkuji za dodržení času a nyní doplňující otázka pana poslance.

Není nikde. Ta legislativa, a vy to moc dobře víte, znamená udělat jednu změnu v jednom řádku v zákoně, vyměnit tu částku, a už jste mohli dávno a rychle pomoci. Prosím. No, pane poslanče, my si skutečně nerozumíme a nemůžeme si rozumět. Vy tady vedete politickoideologický boj a já vám říkám fakta. Tak fakta jsou ta, že příspěvek na mobilitu, zdravotní pomůcky, kdy jste zvedali? Jak jste si s tím poradili? Vaše vláda neudělala nic v této věci. Ano, my souhlasíme, příspěvek na mobilitu je nedostatečný a teď je ještě s ním větší problém v důsledku růstu cen pohonných hmot. Jsme připraveni zvednout ten příspěvek na mobilitu, zvažujeme různé varianty, abychom vybrali tu, která bude co nejvěrněji odrážet skutečné náklady a lidem pomůže. Ano, již v programovém prohlášení vlády jsme se zmiňovali, že chceme aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh. Proto se chystáme podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a navýšením tohoto příspěvku. Musíme provést i úpravu podpory osob s nákladnou dietou. Tato úprava byla zavedena v roce 2011, od té doby nebyla valorizována. Ne, vůbec jste se na ni ani nepodívali v době, kdy extrémním způsobem se dařilo ekonomice a kdy rostla životní úroveň ostatních lidí. Pro tyto lidi jste neudělali nic. Je potřeba zvýšit příspěvek na zvláštní pomůcku, zdvihací a zvedací plošiny, i na tom pracujeme. A mohl bych tady jmenovat některé další věci, které se v tom balíčku objeví.

Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Pane premiére, vy mě fakt překvapujete stále víc a víc. Vy normálně za ten organizovaný zločin budete bojovat podle našeho hesla až do roztrhání těla.

Farský?

Organizovaný zločin pod vlivem kokainu. Co se tady děje? Je to jeho zodpovědnost. Jeho zodpovědnost! A vy, co děláte? Místo toho, abyste řekl: Ano, je to záležitost STANu, musí to vysvětlit, presumpce neviny, tak vy zase útočíte.

Ano, ti přišli.

Všichni jsme to věděli. No proto, aby ovlivňoval to vyšetřování.

Děkuji. A nyní je prostor pro pana předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Děkuji, paní předsedající. No, já už to vezmu krátce.

Ale nadto tam, kde existuje podezření, že politik spáchal nějaký čin, tak má odstoupit, vzdát se svých funkcí a odejít z politiky. Když to nedokáže udělat sám, má ho k tomu vyzvat jeho vlastní hnutí nebo politická strana. A tak, podle mého názoru, nikoho nehájím, ale podle mého názoru, popisuji situaci, podle mého názoru takto jednalo hnutí STAN.

Pokud je máte vy, tak o nich informujte policii, orgány činné v trestním řízení, oni určitě se tím budou zabývat a budou to vyšetřovat, protože v této zemi se vyšetřování neovlivňuje a orgány činné v trestním řízení mohou konat tak, jak jim to ukládá zákon. Takže pokud těmito informacemi disponujete, tak je použijte. A jenom bych byl rád, kdyby se v politice všem měřilo stejným metrem, to znamená, pokud někde je třeba někdo obviněn, obžalován, tak aby prostě z toho ta politická strana vyvozovala ty závěry, po kterých tady voláte a ke kterým já se nepochybně mohu připojit. Evidentně ano, takže prosím, vaše minuta. Jasně, pane premiére.

Slyšíme od února, co se tam dělo.

A reakce, prosím.